Tímto bychom se podle mého vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a mohli bychom hlasovat o zákonu jako o celku. S tím, že pokud vždy projde některá z variant, tak ostatní jsou nehlasovatelné, na což bych kolegy upozornila. Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Máme tady obsáhlou proceduru. Věřím, že jste jí všichni porozuměli. Všechny jsem vás svolal do jednacího sálu. Kdo je pro?

Hlasování pořadové číslo 212, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 98, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

Stanovisko paní ministryně? Přihlaste se, prosím svými kartami. Stanovisko paní ministryně je nesouhlasné. A jakmile se ustálí počet, zahájím hlasování. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro.

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko paní ministryně?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko paní ministryně? Zahájil jsem hlasování a ptám se...

Stanovisko paní ministryně?

Stanovisko paní ministryně?

Stanovisko paní ministryně?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko paní ministryně?

Hlasování pořadové číslo 219, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 46, proti 52.